Máli stát plnit roli garanta kvality výcviku, má v podstatě jedinou možnost, jak to dnes učinit, a nejrychlejší je prostřednictvím stanovení podmínky členství výcvikového subjektu v mezinárodní organizaci, která má i vlastní mechanismus průběžné kontroly dodržování nastavených standardů výcviku. I to ten návrh obsahuje. Hlavní podstatou je skutečně zajištění vstupu osob se zdravotním postižením v doprovodu psa se speciálním výcvikem do stanovených veřejných prostor a prostředků veřejné dopravy, až tak je to jednoduché. Jenže dnes to až tak jednoduché pro ty postižené lidi není. V dané souvislosti je třeba vymezit zejména pojem pes se speciálním výcvikem a také prostory, do nichž má být vstup osob se zdravotním postižením v doprovodu psa se speciálním výcvikem umožněn. Pro mnoho našich spoluobčanů je tato úprava nejen žádoucí, ale také velice potřebná právě proto, aby mohli žít aspoň trošku kvalitní život.

Také proto věřím, že projednání tohoto zákona podpoříte. Moc vám za tuto podporu děkuji.

Další vystoupí k programu schůze pan poslanec Mašek.

Prostředky, které se získají prodejem dálničních známek, jdou mimo jiné na údržbu, opravy a stavby dálnic spolu s dalšími prostředky. Co je tam zajímavé, je, že pro elektroauta je cena 0 a pro hybridy je cena 577 korun za rok, což je 25 % toho celoročního poplatku.

Při současně projednávaném konsolidačním balíčku vyšlo najevo, že jsou nejvíce zatíženy nízkopříjmové a středněpříjmové rodiny.

Po pevně zařazených bodech třeba, nebo?

Oni tam jsou, čekají, a i tam ti lékaři, sestřičky toho mají opravdu hodně.

Tak takhle jsme se dostali! Ale jak to ten člověk vyřeší?

Jak se tomu vyhne? Zavolá si zdravotnickou záchrannou službu čtrnácti jednotlivých krajů, tam, kde je.

Tak, jak je dneska zneužívána zdravotnická záchranná služba a vy to víte, ví to ministr, on to chtěl řešit, akorát vy jste to neumožnili, já jsem o to žádal opakovaně tak, jak je zneužívána záchranka, tak ona je zneužívána nejenom lidmi, ale víte i kým? Institucemi!

Oni nejsou, a tak záchranná služba to řeší a jezdí napříč republikou, dělá všechno možné, a také nestíhá. A tak se pak stane, že i opravdu potřebnému člověku se ta pomoc nedostane včas, a to je špatně.